Komise přece není od toho, aby připravovala legislativu na podporu rodiny.

A my na to i ve výboru pro sociální politiku upozorňujeme, aby podpora rodin byla daleko větší. A mluvím o tradiční rodině. Dneska se tady rozpoutala debata. Týká se to dětí u rodičů, které jak tady říkal kolega, stejnopohlavního ono to je zjednodušené, abychom věděli, o kom mluvíme. Ale já si myslím, že i tyto děti si zaslouží pozornost a právní úpravu. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Jakubčík.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Prosím vás kolegové, poslouchejme ty naše kolegy poslance právníky, kteří asi vědí, co říkají. Tím mám na mysli zejména kolegu pana poslance Stupčuka. Všichni se zaklínají starostmi dítěte, starostmi dětí, nebo péči o děti.

Chtěl bych reagovat na pana kolegu Černocha vaším prostřednictvím.

Všechno dle našich zákonů. Nechápu jednu věc. Proč se neustále bere do úst Norsko? Proč měříme dvojím metrem?

To je úplně to samé. My chceme, aby byly dodržovány české zákony, ale když se mají dodržovat norské zákony, tak se tady křičí, tak se tady volá, sepisují se petice, dělá se všechno možné. Dodržujme zákony my a nechme dodržovat ostatní státy svoje zákony. Děkuji. Děkuji. To byly v tuto chvíli faktické poznámky. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem paní ministryni Marksovou, připraví se pan poslanec Mihola.

Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, jsem ze stejné strany jako jedna z předřečnic, paní poslankyně Nytrová, a cítím opravdu velkou potřebu tady prohlásit, že se absolutně distancuji od toho, co tady říkala.

Jinak jsem chtěla říci, že opravdu pro mě osobně je nejdůležitější, aby ty děti vyrůstaly v rodině, která je miluje. Jestli ta rodina je úplná a takzvaně tradiční, nebo je neúplná. A to je česká realita. My nemůžeme cílit jenom na tradiční rodinu, protože tady půlka rodin prostě tradiční není. Protože to jsou osamělí rodiče.

Tak mně je to úplně jedno. Pro mě je opravdu podstatné, aby dítě bylo v bezpečí, mělo své rodiče, ať je to kdokoliv, rádo a ti rodiče měli rádi to dítě. To si myslím, že je to, oč tady běží. Já osobně několik takových párů znám, náhodou. Opravdu náhodou, jak jsem šla životem, tak jsem prostě takové potkala. Znám i takové, kde jsou dvě ženy a dítě.

Můžou se tam objevit najednou nějací příbuzní, kteří budou říkat no jo, ale my jsem tady heterosexuální rodina, my to dítě chceme. Je zvyklé na toho druhého, třeba nebiologického rodiče když se něco stane tomu biologickému.

A to si myslím, že bychom měli mít na mysli všichni. Děkuji. Nyní se vypořádáme se zatím třemi faktickými poznámkami. S první prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan ministr Jurečka a po něm pan poslanec Fiedler. Prosím vaše dvě minuty. Mě stačí možná i minuta. Já jenom vašim prostřednictvím panu kolegovi Jakubčíkovi. Ale je to pravda. Ano, ať se dodržují v Norsku zákony, které tam mají. Nikdo nemá právo Norům říkat, jaké mají mít zákony. Na druhou stranu zákony, které jsou v Norsku, a parametry, které jsou nastaveny v Norsku, tak si myslím, že tady nemají co dělat, v České republice. A je to bohužel v rámci některých organizací, které jsou a myslím si, že příklad dětí Michalákových je toho jasným příkladem. Kdy celou dobu se snaží dostat své děti zpátky. A jakým způsobem to probíhá, ví asi každý. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím máte slovo.

Jsou další aspekty, které bychom měli brát v úvahu. A o těch se tady nehovořilo.

A možná by také bylo dobré, když se tak argumentuje zájmy těch dětí, prosím pěkně a mluví se často o dětech, které jsou v dětských domovech. Ptal se jich někdo?

Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Kudela a po něm pan poslanec Ondráček. Všechno faktické poznámky. Děkuji panu ministru Jurečkovi za nahrávku. Vy jste tady, paní ministryně, říkala před chvilkou, já to zopakuji tedy ještě jednou do toho mikrofonu, že prostě pro dobro těch dětí. Vy jste ministryně práce a sociálních věcí. Tak dělejme něco pro ty sociálně potřebné děti. Muž holduje alkoholu, žena by ráda mu zabezpečila klidný domov bez hádek, bez křiku.